V roce 2012, pro připomenutí, byl skutečný deficit 101 mld. V roce 2015 je navrhovaný deficit, jak všichni víme, 100 mld.

Já vím, že 2,5 % je předpoklad, ale navrhovat rozpočet se stejným deficitem 100 mld. v období poklesu a v období růstu, nezlobte se na mě, to není žádný prorůstový rozpočet nebo nějaká pozitivní čísla. To je pro nás, pro náš poslanecký klub, nepřijatelné. Mnohokrát se tu již dnes mluvilo o investicích. Já chápu argument, že pokud nejsou připravené investiční akce, že je logické se do investičních akcí bezhlavě nepouštět. Není rozumné potom investovat za každou cenu.

Já bych proto pokládal za rozumné, ať přiznáte, že to prostě projídáme, a netvrdíme, že to jde do investic, když vládou předložené údaje a tabulky jasně hovoří o opačných údajích, říkají naprosto jiná čísla. Vláda mluví o zlepšování výběru daní.

Čili žádná dramatická změna ve výběru daní. To, o čem se tady mluví, jak budeme lépe vybírat daně, nebo tedy vaše koalice, vaše Ministerstvo financí, které máte obsazené vaším předsedou, tak jedna věc je rétorika, kterou neustále slýcháme, ale když si vezmu vládou předložené údaje, tak ty hovoří o tom, že se bude pokračovat pouze ve stejném trendu. Křivka růstu výběru daní žádné dramatické změny neobsahuje. Naprosto stejné je to se snižováním výdajů.

Ta čísla jsou si podobná, mírně rostou.

Tak kde je ten vyrovnaný státní rozpočet? Já ho tam nějak opravdu nevidím. Předseda našeho hnutí Tomio Okamura tady zmínil v dopolední diskusi, že chybí koncepce snižování zadlužení státu. Já si tady zkusím rychle zalistovat v podkladech, které mám připravené. Opět cituji z materiálu Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky, který předkládá Sněmovně vláda.

Okolní země počítají s možností nižšího růstu. Je to vratký předpoklad, ale nelze uvažovat jinak. My dnes prostě vycházíme, nebo Ministerstvo financí a vláda vycházejí z toho, že růst ekonomiky bude o 2,5 %, ale já tam potom postrádám v těchto číselných údajích, které už tady zmínilo mnoho mých kolegů, nějakou rezervu v případě toho, že dojde ke změně, a jak jsme dnes slyšeli, je velmi pravděpodobná.

Tento rozpočet, tak jak nám byl předložen, jak jsem se snažil nyní ukázat na konkrétních číslech z vládních údajů, která jsem tu odcitoval, není žádnou změnou v trendu. Stejné výdaje, zhruba stejný deficit, stejný státní dluh, nebo, jak jsem citoval z minulých čísel, mírně rostoucí. Ještě jeden údaj bych si vám dovolil připomenout. Státní fond dopravní infrastruktury, je to v tomto materiálu na straně 40. Vážená koalice, stále tady mluvíte a omíláte zvýšené investice.

Tak kde jsou ty rostoucí investice? Já to opravdu podle těchto čísel nevidím. Závěrem chci říci, že tento státní rozpočet není nic nového, nejsou to ty slibované úspory, není to to slibované snižování zadlužení. Je to bohužel pouze pokračování stávajících trendů. Jak již zaznělo od našeho předsedy klubu i předsedy našeho hnutí, nemůžeme se přihlásit k podpoře tohoto vládního návrhu rozpočtu a budeme navrhovat jeho vrácení k přepracování. Děkuji za pozornost. Prvním je pan poslanec Urban, po něm pan poslanec Chovanec, po něm pan poslanec Kalousek.